Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil požádat o podporu usnesení ústavněprávního výboru jako celku, nicméně zdůrazním jen jednu pasáž, abychom věděli, o čem hlasujeme, a to je § 159c. Je to zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání.

V návrhu, který předkládá ministerstvo, resp. vláda, je napsáno nové ustanovení: Policejní orgán rozhodne o dočasném odložení trestního stíhání podezřelého, pokud podezřelý poskytl nebo slíbil úplatek, majetkový nebo jiný prospěch jen proto, že byl o to požádán, učinil o tom dobrovolně a bez zbytečného odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu a oznámil skutečnosti, které jsou mu známy. Myslím, že z hlediska určitého principu je to průlom. Na druhé straně je to asi průlom směrem, který by mohl pomoci v odhalování korupce, a nemám nic proti tomu. Naopak podporuji to, aby v případě, že je někdo o úplatek požádán a následně reaguje tím, že úplatek slíbí a obrátí se na policii nebo na státní zastupitelství, aby zdokumentovala toto korupční jednání, pak by určitě mělo by to jeho případné stíhání, které by mu hrozilo, odloženo. Na druhé straně si nedovedu představit, ať už z morálních, anebo z praktických důvodů, že člověk, který je o úplatek požádán, slíbí ho, zaplatí ho, se následně obrátí na policii nebo na státního zástupce a dožaduje se na základě tohoto ustanovení beztrestnosti. Myslím si, že lidé, kteří už úplatek poskytnou, by tuto výhodu mít neměli, a to z několika důvodů. Za prvé ve chvíli, kdy je úplatek předán, tak policie je velmi těžko schopna prokázat, jak k tomu jednání došlo, a není schopna například mít důkaz o tom, že došlo k předání té konkrétní částky. Naopak když ta osoba slíbí, že úplatek předá, oznámí to policii, pak může policie se souhlasem této osoby velmi dobře a na základě jejích informací ono jednání zdokumentovat.

Takže s ohledem na zkušenosti, které máme z řady sporných případů, a s ohledem i na to, že si myslím, že není z morálního hlediska správné, aby někdo, kdo úplatek přímo dá, poskytne, zaplatí, byl shledán nevinným, resp. bylo rozhodnuto o dočasném odložení trestního stíhání, navrhuje výbor, a já to plně podporuji, aby ono odložení mohlo být pouze v případě, pokud podezřelý úplatek slíbil, nikoli ho předal.

Určitě tomu předchází nějaká delší doba, mezi kterou má možnost kontaktovat policii, a to je ten cíl, který by měl zákon splnit. To znamená ve chvíli, kdy je někdo o úplatek požádán a slíbí předání úplatku, má kontaktovat ihned policii nebo státního zástupce a ta má v tu chvíli konat a především zajistit důkazy.

Jinak musím říct, že zákon jako takový podporuji. Myslím si, že z hlediska přípravy krácení daně to určitě byl bod, který byl sporný. My jsme také některé změny v této věci jako výbor navrhli tak, aby tam byla například zvýšená hranice škody. Myslím si, že je to úprava, která by mohla pomoci tomu, aby návrh jako celek byl přijat. Pan poslanec Marek Benda se hlásí z místa. Stále jsme v rozpravě ve třetím čtení. Děkuju. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážený pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych se ještě také krátce vrátit k upozornění na hlasování o bodu B, což je právě ono vypuštění trestného činu, resp. přípravy u trestného činu krácení daně, a velmi bych žádal tuto Sněmovnu, aby si rozmyslela, zda tento návrh nechce podpořit. Myslím, že to nebourá celý vládní návrh zákona, ale že opravdu představa toho, že jdeme v daňové oblasti do trestnosti přípravy, znamená dramatické zvýšení kriminalizace téměř jakéhokoli podnikání v České republice. Všechno to, na co se odvolává Ministerstvo financí, resp. Ministerstvo spravedlnosti a vláda, karuselové obchody, to jsou všechno už věci ve fázi pokusu. Tam už se jedná o pokus. Příprava krácení daně. Já jsem v době, kdy se projednával nový trestní zákoník, velmi bojoval o to na půdě této Sněmovny, abychom těch příprav měli opravdu co nejméně, opravdu u těch jakoby nejzávažnějších zločinů, a to ještě zločinů proti lidskému zdraví, integritě, bezpečnosti státu a těchto závažných věcí. Všechny přípravy v ekonomické kriminalitě jsou nesmírně nebezpečným jevem, protože nějaké jednání, a toho jednání v podnikání se děje přece jenom hodně a speciálně v oblasti krácení daně, prostě každý se pokouší vymyslet, aby státu zaplatil co nejméně.